Chci říci, že zdravotní výbor, který je garančním výborem k tomuto návrhu zákona, se zabýval tímto návrhem skutečně velmi zodpovědně.

Jsem velice ráda, že to projednávání takto probíhalo a dopracovali jsme se k jakémusi konsenzu.

A za sebe si dovolím jenom říci, že se říká šedivá teorie, zelený strom života, že nám praxe také ukáže, co skutečně bude potřeba, co je zúžením, nebo co je naopak rozšířením toho návrhu. Já ten její pozměňovací návrh, její a dalších, včetně svého velmi váženého kolegy pana Běhounka, skutečně považuji za spíš rozšíření, přesnější vymezení toho, co je považováno za újmu, a tak, aby ti lidé skutečně na to dosáhli, pokud se, nedej bože, ta újma stane.

V této chvíli děkuji.